Takže nemyslím si, že je to řešení, ale ten problém je třeba řešit. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova pan ministr? Paní zpravodajka ta má zájem.

To znamená, že ty senátní volební obvody nebudou mít ty počty, které zákon stanovuje.

Je daleko menší riziko toho, aby pak případná žaloba u Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu byla zamítnuta. Děkuji paní zpravodajce.

Přednesu návrh usnesení, ale předtím vás všechny odhlásím.

O návrhu usnesení, které za okamžik přednesu, budeme hlasovat v hlasování číslo 83.